Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona o ochraně státní hranice jsem již podrobně uvedl v prvním čtení. Cílem návrhu je chránit státní hranice před jejich nedovoleným překračováním. Návrh dále stanoví postup pro dočasné znovuzařazení ochrany vnitřní hranice pro případ závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo pro vnitřní bezpečnost dané členské země.

Na závěr velmi krátkého úvodního slova mi dovolte podotknout, že impulzem přípravy tohoto zákona nebyla současná migrační krize, ale lze tuto normu, pokud bude schválena, velice efektivně využít právě i v souvislosti s fenoménem, který v současné době zažíváme a bohužel pravděpodobně ještě zažívat budeme. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost poslanec Miloslav Janulík a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil.